Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji přerušené jednání ustavující schůze Poslanecké sněmovny v 9. volebním období, všechny vás tu vítám.

Budeme pokračovat.